Kolega poslanec citoval, že jsem řekl, že to tak úplně nejde.

Na druhé straně si myslím, že to v něčem je legitimní, a třeba za Českou republiku my skutečně takto postupujeme.

Víte, problém je, že vůbec musíte mít partnera, který je ochoten s vámi jednat.

Takže proto jsem říkal, že to nejde tak jednoduše.

A nám se podle mě vyplatí spolupracovat s touto vládou přes všechny nedokonalosti, které tady jsou, a s touto vládou se snažit vytvořit co nejlepší readmisní dohodu, která by byla co nejširší.

Kdybychom od tohoto odstoupili, tak by to bylo špatně. Já vám děkuji a táži se, zda pan zpravodaj Václav Zemek si chce vzít závěrečné slovo. Není otevřena rozprava. Už jsou pouze závěrečná slova ministra a zpravodaje. Není otevřena rozprava.

Požádám vás o chvíli strpení. Táži se, zda je potřeba přednést návrh usnesení, tak jak je přednesen. Nikde tento požadavek nevidím, v tom případě dám hlasovat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Já konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu.